16.

To znamená, cílem tohoto návrhu zákona je umožnit institut odpuštění či zánik buďto penále z pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů podle daňového řádu spojených s výkonem exekuce pojistného, spravovaných okresními správami sociální zabezpečení. Těch důvodů je několik.

Odpuštění je určeno plátcům pojistného a bývalým plátcům pojistného, kteří v současnosti plátci pojistného nejsou, avšak dluží penále nebo exekuční náklady. Co se odpouští?